Druhá věc. Do voleb nyní už nebudou moci kandidovat nezávislá sdružení jako v jiných obcích. Opět. Zatímco dnes mohou kandidovat nezávislá sdružení, neregistrované strany, nyní nebudou moci. Chceme to? Nechceme to? Je to dobře, nebo špatně? Proč předkladatelé navrhovali zkrácení a schválení hned v prvém čtení? Proč o této poměrně zásadní věci nemáme debatovat například na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Třetí věc.

Nebude už nyní možné panašování, protože do krajských voleb zastupitelstev se volí pouze tak, že vybíráte jednu kandidátku. Nemůžete křížkovat napříč. Volíte jednu kandidátku s možností, pokud se nemýlím, čtyř přednostních hlasů. Kdežto nyní, když máme sice velkou plachtu a máme tam x spolků, hnutí, koalic, stran, tak můžete vybrat až 65 kandidátů, tedy ten maximální možný počet, který je stanoven. Je to dobře, nebo špatně? Chceme to? Nechceme to? Ale proč o tom předkladatelé v návrhu vůbec nemluví? Proč nám tuto skutečnost zamlčeli? A proč nechtějí, abychom tuto záležitost projednali ve výborech? A konečně čtvrtá věc, možná nejméně populární, ale přesto stojí za zmínku, a to je neslučitelnost funkcí. Zatímco funkce člena zastupitelstva kraje je na rozdíl od funkce člena obecního zastupitelstva neslučitelná například s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené krajem, v případě obce to možné je. Převedu to do praktické roviny. Pokud Praha bude mít nějakou svoji organizaci Pražská teplárenská, Pražské vodovody a kanalizace a podobně , tak zastupitelé hlavního města Prahy dnes mohou sedět ve statutárních orgánech této společnosti, ovšem změnou, kterou by tento návrh přinesl, by to již možné nebylo. Proč nám to předkladatelé neřekli? Proč to v tom tisku nemáte? Já teď nevím, jestli je to dobře, nebo špatně, můžeme o tom vést debatu.

Jak vidíte na těchto čtyřech příkladech volební právo pro občany Evropské unie s trvalým pobytem v Praze, možnost omezení, nebo respektive zúžení možnosti kandidovat pro různá sdružení a nezávislá hnutí, omezení možnosti panašování a nemožnost souběhu funkcí nejsou v tomto návrhu vůbec zmíněny, a proto já osobně tento návrh zákona považuji za velmi nepřipravený. Osobně navrhuji jeho zamítnutí právě z těchto důvodů již v prvním čtení. Ještě k povaze Prahy. Pokud by se Praha stala krajem, co to bude znamenat pro městské části? Stanou se tedy obcemi? Budou mít povahu obcí, když už Praha nebude mít povahu obce, ale bude krajem? Bude to znamenat, že městské části převezmou odpovědnosti, které jednotlivé obce mají? Třeba ve vydávání vyhlášek? Když to vezmeme, dovolte mi uvést příklad na Středočeský kraj. Pokud se obec Nymburk rozhodne nějakým způsobem změnit svoz odpadu, tak to nebude mít nejmenší vliv na obec Beroun v rámci jednoho kraje. Ale když bude Praha jeden kraj a jedna městská část se rozhodne chovat jinak, tak to samozřejmě vliv na druhou městskou část v těchto spojených věcech, jako je doprava, odpady, osvětlení a další věci vliv mít bude. Jaký je tedy vlastně, ptám se, praktický přínos této změny kromě toho, že volby budou co dva roky, voliči budou víc a víc otrávení a volby budou dražší? Jak jsme byli svědkem během tohoto volebního období, kdy se na pražském zastupitelstvu třikrát fakticky změnila koalice a byli jsme svědky toho, že i některé městské části postupně přeskupovaly ve vedení svých městských částí své lidi a měnily se koalice mimo jiné právě proto, aby měly co nejlepší vyjednávací pozici vůči momentální vládnoucí sestavě na magistrátu. To znamená, že budou nějaké obecní volby a za dva roky, až budou volby do zastupitelstva hl. m. Prahy, tedy tyto krajské volby, a tam to dopadne jinak, tak v rámci městské části v zastupitelstvu a radě zase dojde k přeskupování.

A protože s předkladatelem panem Adámkem mě pojí dobré vztahy, protože jeho manželka je moje místostarostka, moje zástupkyně, tak samozřejmě ačkoliv jsme velcí úhlavní nepřátelé, tak se k sobě chováme nejen slušně, ale přemýšlel jsem, co dobrého mi drahý soused chce i tímto říci. Já se domnívám, že jsem na to možná i přišel. Já bych řekl, že sociální demokracie protože tenhle návrh je sociální demokracie, jakkoliv jej podepsali dva nebo tři poslanci hnutí ANO, jeden poslanec hnutí Úsvit, dva od lidovců, přidali se někteří komunisté, tak je to návrh sociální demokracie a tak ho i vnímám , já se domnívám, že sociální demokracie tady postupuje v duchu nejlepších polistopadových tradic, kdy mým úhlavním nepřítelem není opozice, ale koaliční partner. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tento návrh míří proti vám a to je proti hnutí ANO. Dojde ke zkrácení volebního období na dva roky. Současný nárůst preferencí, nebudu jej hodnotit, ale dává jistě hnutí ANO naději na velice dobrý výsledek v blízkých komunálních volbách. Ovšem žádný strom neroste do nebe a tento trend se buď zastaví, anebo pravděpodobně také obrátí. Jen pro vaši představu.

Sociální demokracie, která vyhrála volby v roce 2002, na svůj volební výsledek ztrácela až 50 % hlasů o dva roky později.

Teď neříkám, jestli je to dobře, nebo ne, prostě je to realita. Kdo z vás by si dneska vsadil na to, že paní profesorka Válková, ctěná to naše kolegyně, ještě třeba za dva roky bude ministryní spravedlnosti? Děkuji. Ani to nehodnotím. Prostě to nějakým způsobem přijde. Prostě to přijde a vy mimo jiné také ztratíte určitou oporu v hlasech, minimálně těch protestních.

To je prostě hotová věc. Samozřejmě že to necháme na vás, pane kolego, děkuji. Já se ale osobně domnívám, že jakkoliv nepřeju nikomu nic špatného, tak že celý návrh sociální demokracie směřuje k tomu, že kdo nic nedělá, nic nezkazí.